Já si myslím, že v současné době je ta atmosféra ve společnosti taková, že spíš ti takzvaní populisté jsou ti, kteří projevují nějakou odvahu se ozvat. Já pro ten pozměňovací návrh pana Klučky z většiny, z větší části budu hlasovat, a to z jednoho důvodu. On je to takový instrument. My potřebujeme spoustu zaměstnanců. Ovšem zcela zákonitě přijde i období recese, období, kdy u nás té práce tolik nebude, a potom, jak ukazuje zkušenost, tu zkušenost tady z minulosti máme, těžko budeme dostávat ty lidi od nás pryč.

Připouštím, že vlastně ten pozměňovací návrh zahrnuje některá ustanovení, která jsou na rozhraní řekl bych se současnou praxí Ústavy.

Já vám děkuji, pane poslanče. Mně nijak nevadí faktické připomínky mých kolegů a kolegyň.